Děkuji. Děkuji za slovo.

Největší kritika odborné pedagogické veřejnosti a školských odborů aktuálně směřuje k poslední části novely, kde se mění školský zákon.